Já bych zopakoval odpovědi, které jsem vám poslal, pane poslanče. Není pravdou, že by Ministerstvo financí neuvádělo členy předmětné odborné komise, jiná média tuto informaci již obdržela, což je dohledatelné.

Uvedenou oblastí se rovněž zabývá oddělení zdravotnictví a veřejného zdravotního pojištění Ministerstva financí. Za druhé.

Až na základě souhlasu zdravotních pojišťoven však tato data mohla být z Národního referenčního centra exportována. Vlastníkem dat je však Ministerstvo financí.

Takže vy tady říkáte o mém střetu zájmů.

Možná občané by chtěli vědět, za co vlastně odvádějí zdravotní pojištění. Na okraj je možné konstatovat, že právě osobnost Ing. Petra Slámy byla pro zdravotní pojišťovny zárukou seriózního kvalitního zpracování dat.

Na otázku, jestli pracuje společnost. Prvotní předanou analýzu je možné stáhnout z internetových stránek Ministerstva financí, ovšem to byl pouze začátek celé práce.

Za páté.

Ten audit zjistil vícero prodražených přístrojů.

Tato spolupráce bude předmětem jednání. Já vám děkuji, pane vicepremiére. První je pan poslanec Urban, potom pan poslanec Kalousek a další. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já nechci mluvit tady o možném střetu zájmů. Ale co mi vadí, je jiná věc. Vadí mi, když tady v rámci koalice někdo neustále říká my a vy, my a oni. Já myslím, pane místopředsedo vlády, že tak jako vy jste zodpovědný za všechny resorty ostatních koaličních partnerů, tak my jsme myslím sociální demokracii zodpovědní za ten váš. A podle mě my jsme vláda. Ne vy jste vláda a my jsme jako v nějaké opozici! My to děláme dobře, vy to děláte špatně. My šetříme, vy utrácíte. My hledáme díry, vy kradete... Proč to říkáte? Jinou možnost podle mě nemáte. Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím bych chtěl říct panu ministrovi, že mě k vystoupení vyprovokovala jeho poznámka, že snad Ministerstvo financí je více nezávislé, protože Ministerstvo zdravotnictví zřizuje přímo řízená zařízení. A vy si opravdu neuvědomujete ten konflikt zájmů díky informacím, které vůči své konkurenci získáváte z pozice své funkce? Vy si to opravdu neuvědomujete? Já bych pochopil, kdybyste v tom konfliktu zájmů, kde jste jako ministr financí, byl mnohem zdrženlivější vůči ostatním resortům. Ale vy tam extendujete své zájmy o data, která logicky můžete využít ve svém soukromém byznyse. A tady by měla Sněmovna velmi zpozornět. A já si myslím, že ať už se jedná o biopaliva, ať už se jedná o zdravotnictví, ať už se jedná o celou řadu dalších kauz, tak začíná být více než zřejmé, že v onom vašem známém prohlášení, že všetci kradnú, pro vás není ten zásadní problém to slovo kradnú, že je pro vás zásadní problém to slovo všetci. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Seďa a po něm pan poslanec Koubek. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane první místopředsedo vlády, já mám několik poznámek. První poznámka se týká vašeho vztahu k panu ministrovi Svatopluku Němečkovi. Mě opravdu mrzí, že tady pan ministr není, že se nemůže sám hájit, a já ho obhajovat nebudu. Ale na druhou stranu platí to, co jsem řekl. Myslím si, že ve vládě bychom měli postupovat koordinovaně tak, aby opravdu to zdravotnictví bylo transparentní a peníze daňových poplatníků byly vynakládány efektivně.